Za druhé, a to je velmi důležité a myslím si, že bohužel ruku v ruce s Evropskou unií to nepůjde, posílit regulační nástroje státu. Stát musí mít silné regulační nástroje na cenovou politiku výrobců, distributorů a také na regulaci vývozu elektrické energie. Pokud bude cenu u nás vyrobené energie určovat německý odběratel, tak se naši lidé nedoplatí. A pokud to nedokážeme zajistit, bude to velký problém.

Děkuji vám za pozornost.

To byly všechny omluvy. Tímto předávám slovo paní vicepremiérce Aleně Schillerové. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych tady stručně zareagovala na některé své předřečníky.

O jakých třech čtyřech měsících a probuzení této končící vlády mluvíte? Kdy začala energetická krize?

Přesně to bylo téměř na den.

Bez slůvka nechceme to proto, proto, nebo nějakého předjednání, protože vy tady přece máte stoosmičku a budete nás válcovat. My tady budeme mluvit a budeme to občanům vysvětlovat. Díky vám je to až 15. prosince na pořadu této mimořádné schůze, protože jsme se na to nemohli dívat a protože jsme tuto mimořádnou schůzi svolali. Takže abychom si to vysvětlili.

To mě také, jsem právník. Já to dobře vím a jenom bych ho chtěla upozornit, aby si nepletl rozdíl se vší pokorou, aniž bych ho chtěla mentorovat mezi vnitrostátním právem a evropským. My můžeme tuto právní úpravu přijmout a legislativní rada vlády musela upozornit, to je její povinnost, bylo tam stanovisko předsedy, tam nebyla legislativní rada, ale ona musí upozornit na to, že je to v rozporu s právem EU, to by jinak nebyla na svém místě.

A ta jednání se rozběhla, jak bývá zvykem, a mohl byste si to pamatovat, pane nepřítomný předsedo Jurečko, prostřednictvím paní místopředsedkyně, protože jste nějakou dobu byl ministrem a zase budete. Takže víte, že ta probíhají na technické úrovni, písemně, předjednají se a pak se domluví politické jednání, a to proběhlo minulý týden. A to politické jednání, to není žádné poplácání se po ramenou.

Nejen těch sociálně slabých, o tom budu mluvit za chviličku, o těch sociálně slabých, ale hlavně i střední třídy? Tomu nevěřím, určitě vám píší. Díky naší vládě, která končí, je stav hospodaření krajů, měst a obcí, díky tomu, že jsme tam dali kompenzační bonusy, a vy jste, pane poslanče, byl nebo jste ještě starosta já nevím, prostřednictvím paní místopředsedkyně, tak to dobře víte.

Toto jsou všechno pozměňovací návrhy za poslední rok a půl z pera vašich opozičních poslanců, bývalých opozičních, kteří tu většinou ještě dále sedí i v tomto volebním období, kde navrhujete různé návrhy na snížení daní a různé návrhy, které jsou i v rozporu s právem EU.

A toto jsou návrhy za desítky miliard. Takže jinými slovy, farizejství.

Proto jsme přišli s tímto návrhem.